Budeme hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, kterým jsem dával slovo panu místopředsedovi Filipovi. Zahajuji hlasování. A je zde žádost o odhlášení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti této námitce?

Takže námitka nebyla přijata. Takže já znovu dávám slovo panu místopředsedovi Filipovi a prosím tedy, aby to nebylo závěrečné stanovisko. Děkuji, pane místopředsedo. To slovo bylo ukončeno tím jednáním v dopoledním bloku jiné schůze, jiné schůze, a komu udělí předsedající slovo, je jenom na něm. Já jsem se hlásil dříve než Miroslav Kalousek. A dovolte mi v tuto chvíli přednést procedurální návrh, aby případná stanoviska jednotlivých klubů k závěrečnému hlasování nebyla delší než dvě minuty.

Nikoliv.

Děkuji. Pan místopředseda Filip upřesní. Protože své vnitřní poměry Jinak tady existuje precedens, kdy předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová takto odebrala slovo panu poslanci Babákovi. Děkuji. Pan předseda Michálek. Protože v jednacím řádu v § 59 máme, že Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

A nejsme v rozpravě. Pan předseda Kalousek... Rozumím.

Ale já namítám, že tento návrh je nehlasovatelný.

Děkuji.

Pane místopředsedo, paní a pánové, já budu stručný.

Ještě nikdo v minulosti nezneužil toto právo takovým způsobem, aby zablokoval hlasování o návrhu jako celku, když jsou odhlasovány pozměňovací návrhy.

Děkuji. Já tedy z toho, co tady zaznělo, bych také považoval ten návrh za nehlasovatelný. Samozřejmě to lze namítnout, tento můj postup.

Já mám přednostní právo za pana předsedu Stanjuru. Pane místopředsedo, nebo pane místopředsedo Filipe, pan poslanec Babák nebyl poslanec s přednostním právem. Pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Máme zde návrh na omezení doby pro přednesení stanoviska klubu na dvě minuty před závěrečným hlasováním a protinávrh na omezení na deset minut. Paní poslankyně Černochová.

Já vám ho ještě zopakuji: § 59 Za prvé. Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Takže toto omezení se tam bohužel nedá vztáhnout. Nejsme v rozpravě. Takže nejdříve o protinávrhu. Takže nejdříve o tom, že omezíme dobu pro přednesení na deset minut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A nyní o původním návrhu, což je omezení této řečnické doby na dvě minuty. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.